Já si nemyslím, že biopaliva jsou za námi, pane kolego.

Takže to jenom tak, aby se paní ministryně necítila dotčena.

Je to jeho rozhodnutí a není to Babišova řepka, jak je tady zvykem říkat.

Tak to je logicky, jinak to ani nemůže být.

Důvodem našeho rozhodnutí je skutečnost, že se vládní návrh zákona dotýká příjmu prostředků do státního rozpočtu. Následně se objevilo nebývalé množství nepřesných a zavádějících komentářů nejen ze strany politických činovníků, ale i komentátorů. A Nadační fond proti korupci víme, že je pan Janeček, kandidát na prezidenta České republiky.

Poslanci a střet zájmů aneb stručné shrnutí závěrů; Stručná historie podpory biopaliv pro nenáročného čtenáře;

Tím napomáhali poptávce po produktech výroby biopaliv. S pokračováním významné podpory biopaliv včetně daňového zvýhodnění i po roce 2015 počítala i vláda Petra Nečase.

Tvrzení některých politických představitelů, že do nástupu současné vlády, to znamená Sobotkovy vlády, s prodloužením daňové výhody po červenci 2015 nepočítá nikdo, nemůže být tak pravdivé. Takže lhali. Text analýzy obsahuje rovněž i rozbor současného vládního návrhu úpravy podpory biopaliv ve srovnání s dosavadní podporou biopaliv v Česku pro dopravní účely. Z rozboru tak například plyne záměr současné vlády snížit u většiny druhů biopaliv jejich daňové zvýhodnění za účelem zvýšení příjmů z odvodu spotřební daně do státního rozpočtu. Leta letoucí opakovaně a masově hlasovali pro podporu biopaliv, včetně jejich daňového zvýhodnění. Tím zvyšovali tržby producentů biopaliv včetně těch českých, no prosím, a zvlášť jim to nevadilo, protože tak alespoň podporovali zaměstnanost v českém zemědělství, konečně, a plnili závazky dané evropskou legislativou ohledně biopaliv. Teď najednou naoko křičí, že je to nepřijatelné. Opravdu křičet přitom měli už dávno a úplně jinde, okomentoval stávající situaci ředitel Nadačního fondu proti korupci Petr Soukenka. Poznamenejme, že Česká republika se v minulosti zavázala, že v roce 2020 bude podíl obnovitelných zdrojů energie, biopaliv a elektrické energie na celkové spotřebě pohonných hmot v dopravě činit nejméně 10 %.

Takže materiál se jmenuje Biopaliva v Česku a střet zájmů aneb krátká paměť některých demokratů. Česká republika se v minulosti zavázala, že v roce 2020 bude podíl obnovitelných zdrojů energie, biopaliv a elektrické energie a celková spotřeba pohonných hmot v dopravě činit nejméně 10 %. Tento cíl byl nařízen evropskou legislativou. V návaznosti na splnění tohoto závazku se v současné době podpora využívání biopaliv pro dopravní účely v Česku realizuje trojím způsobem. Za prvé skrze takzvané nízkoprocentní směsi, které vznikají přimícháváním malého množství, kolem 5 %, celkového objemu směsi bionafty, resp. bioetanolu, biolihu do standardní motorové nafty, resp. do standardního motorového benzinu.

Nízkoprocentní směsi tedy nejsou ze strany státu daňově zvýhodněny.